Prakticky za celou tu dobu se zrušila jenom Zemědělská vodohospodářská správa. Mámli se vyjádřit k Ministerstvu zemědělství komplexně, nemůžu opomenout již tady zmíněnou problematiku Lesů České republiky. Minulá vláda Andreje Babiše na řešení kůrovcové kalamity vynaložila celkem 17 miliard korun. Jednak to bylo 13,5 miliardy korun takzvané přímé kompenzace vlastníkům za kůrovcovou kalamitu a další 3,5 miliardy korun byly vyšší prostředky na obnovu a pěstební činnosti v lese.

Když se podívám jak do programového prohlášení vlády, tak do volebního programu koalice SPOLU, tak tam je ustanovení: budoucí zisky státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu. Tu možnost, aby tyto zisky ze státního podniku Lesy České republiky a ze všech státních podniků České republiky umožnila novela zákona o státním podniku, která byla přijata v roce 2012 a navrhla ji Nečasova vláda.

Chci se také ještě zmínit o programovém prohlášení v oblasti vodního hospodářství.

Chci zdůraznit, že vždycky v odborné veřejnosti je shoda na tom, že my nemůžeme prakticky bojovat s jedním extrémem a druhý extrém opomíjet. My vždycky preferujeme třeba boj se suchem, ale upozorňujeme boj třeba s povodněmi.

Očekával bych minimálně přihlášení se k programu protipovodňové prevence, který byl tuším od roku 2002 vždy podporován napříč politickým spektrem. Vždycky když se o tomto problému tady ve Sněmovně hlasovalo, tak prakticky si troufnu říct, že podpora financování tohoto programu měla absolutní prioritu, vždycky získávala bych řekl podporu poslanců napříč politickým spektrem, úplně přehledně onu ústavní většinu. A já tady bohužel v programovém prohlášení vlády podporu tohoto programu a podporu řešení povodňové problematiky nenalézám a chci říct, že povodně se suchem neodešly.

Takže na závěr mi dovolte vyjádřit nad programovým prohlášením zklamání a obavu, že české zemědělství, lesní a vodní hospodářství v následujícím období nečekají příliš dobré časy. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci využít této příležitosti, kdy před nás přestupuje nová vláda a žádá nás důvěru, otevřít debatu o budoucnosti české zahraniční evropské politiky.

Pane ministře, nebudu vás hodnotit podle vašeho vzdělání, nebudu vás hodnotit ani podle vaší bakalářské práce nebo vztahu k V4 a dalších věcí, které byly ve veřejném prostoru, jako vztah k sudetským Němcům, k Izraeli a podobně.